Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, vážený pane místopředsedo, já nebudu dlouho mluvit. Načtu pozměňující návrh, který jsme avizovali na dnešní tiskové konferenci, který ruší politické náměstky.

Ano, z legislativy dostávám zprávu, že jde o § 173. Takže můj pozměňovací návrh už tady dnes dostatečně odůvodnil pan prezident. Já už ho odůvodňovat nebudu.

Jsou to jen a jen čistě názory pana prezidenta a jen a jen čistě názory hnutí Úsvit. Pozměňovací návrh je poměrně jednoduchý. Za prvé. § 173 se ruší. Dovolte mi ještě stručné odůvodnění, které musí být součástí načtení každého pozměňovacího návrhu. Ministr může jmenovat dva náměstky člena vlády a svůj kabinet, kteří nejsou podřízeni služebnímu zákonu. Všichni pracují jako političtí nominanti ministra. Tento pozměňovací návrh ruší výše zmíněný paragraf, a to z následujících důvodů. Za prvé, není účelné, aby v kontextu rostoucího zadlužení státu a hledání vnitřních úspor na ministerstvech vznikaly nové výdaje související s činností ministerstev. Za druhé, není vhodné, aby znění zákona o státní službě obsahovalo paragraf, který se vymyká duchu a smyslu této právní normy. V pracovním prostředí, které bude upraveno novým zněním zákona o státní službě, by neměli vykonávat činnost náměstci člena vlády, jejich činnost pod tento zákon nespadá. Jak už jsem řekl, nemá cenu se tady k tomu dlouhodobě vyjadřovat, protože dnes už na toto téma všechno bylo řečeno. Stejně tak jako pan prezident řeknu, co bude dělat hnutí Úsvit v případě, že tento paragraf projde a bude schválen.

Připraví se kolega Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dnes už doufám naposledy.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu kolegovi Klánovi. Nyní pan poslanec Daniel Korte, připraví se paní kolegyně Jana Hnyková. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Kortemu. Připraví se pan poslanec Chvojka. Pan zpravodaj ale už hovořil. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Hnykové. Pan kolega Chvojka hovořil. Připraví se kolega Podivínský. Děkuji za slovo.

Připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Vážený pane místopředsedo, vládo, kolegyně, kolegové, jak jsem avizoval, první pozměňovací návrh se týká Českého statistického úřadu, a to ve dvou variantách, kdy v první variantě je to k § 55 a k § 57.